A když se bavíme o rozpočtu, já jsem se ptal právě na ty některé věci. Jaké jsou priority v oblasti investic? Nula! Nula. Nula!

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl stručně reagovat na kolegu Dolínka a kolegu Nachera.

To, že jste dluhy spláceli, byl výsledek toho, že jste nebyli schopni realizovat žádné investice. X miliard na spoustu dalších investičních projektů, které jste neudělali, a potom jste logicky tedy splatili ty dluhy, abyste se aspoň něčím mohli voličům pochlubit. Jak jsem říkal, voliči vás ocenili necelými třemi procenty. Tak tolik k Praze. Druhá poznámka. Skutečně nemůžete očekávat, že za měsíc nová koalice přeskládá celý rozpočet, který jste vy do té doby připravili.

Myslet si, že za měsíc se celý rozpočet dá zásadním způsobem překopat, je prostě naivní, a ostatně proto tam je právě v pražském rozpočtu rezerva na investice, aby nová koalice měla šanci zhodnotit své priority. A myslím, že voliči to zhodnotili dostatečně. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Mariana Jurečku. Devět poslanců a poslankyň je přihlášeno. Pan poslanec Marian Jurečka. Prosím. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám takovou prosbu.

Já budu velmi stručný.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já vůbec nerozumím tomu, proč se tady vládní poslanci snaží odvádět pozornost od bodu, který projednáváme, a to je rozpočet České republiky. Takže já jsem chtěl říct, že ten rozpočet, který vy jste tady vytáhli, ten pražský rozpočet, to jsme nezpracovávali my. To jste zpracovávali přesně vy! To je návrh, který zpracovávala dosluhující vládnoucí koalice ANO a ČSSD!

Tolik fakta. Prosím.

Takže zatím čtyři faktické.

Vy také občas mluvíte úplně mimo.

Pokud jde o to, o čem mluvil kolega Michálek.

Ne že není! A jinak vy jste měli tři možnosti. Měli jste tři možnosti, které jsou legitimní, a myslím si, že ministryně financí to potvrdí.

O tom se tady bavíme. Takže pan předseda Filip a připraví se pan poslanec Dolínek. Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já vám odcituji, co jsem dostal před chviličkou na email od jednoho z předních analytiků České republiky.